Já nezastírám, že fakticky předseda může mít a měl by mít vliv na těch materiálech. A já bych se chtěl aktivně podílet na tvorbě každodenního programu Poslanecké sněmovny. Jestli jste se seznámili s programem hnutí ANO, tak tam máme výslovně uvedeno, že dáme prostor i opozičním návrhům, protože je nás tady devět.

Zkrátka a dobře parlament je diskuse, já to takhle cítím. Děkuji.

Takže pane poslanče Vondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, kdybyste nám mohl říct, jaký k tomu budete mít postoj a jak se při tom hlasování zachováte.

Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Mám za to, že nám, pane předsedo volební komise, nic nebrání v tom, abychom pokročili k samotnému volebnímu aktu. Já v tuto chvíli nemám co sdělit v rámci prostoru, který mám k dispozici, pouze časové lhůty, na kterých jsme se předběžně, pane předsedající, domlouvali.

Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat 20 minut.